Já budu ctít stanoviska Ministerstva kultury, budu je podporovat, a znám autorské právo z vlastní zkušenosti z mnoha rolí, jednak jako interpret, který je zastupován INTERGRAMem, to znamená, taky na mě tlačí tyto organizace. A tyhle věci prostě potřebujeme vyvážit. Kompromis tady máme, prosím, pojďme ho podpořit. Děkuji za slovo.

Dále je přihlášen pan poslanec Jáč do rozpravy a následovat bude pan poslanec Heller. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně.

No, to je ale asi otázka třeba ještě potom nějaké další budoucnosti.

Děkuji za pozornost. Vaše vystoupení vyvolalo faktickou poznámku pana poslance Babky.